Izvolite. Pokušaću kratko. Nismo se izgleda razumeli kada govorimo o inkluziji koja uvedena kroz razne druge modele. Nije kritikovana ona kao takva, niti stepen izvršenja tih poslova, nego načini koji se nisu pokazali delotvornim, jer nemate uslove. Ako jedno odeljenje, bilo kog nivoa obrazovanja, stavite u 30 učenika, troje ili četvoro učenika kojima treba i pedagoško…niste njima dali dobro. Znači, mi smo tražili bolji model i to sa strukom, a to je da se restro centri prave i da se koriste i postojeće ustanove koje se bave decom sa nekim posebnim potrebama. Isto tako da se što više osnaži ljudi koji više rade taj model. Znači, ne može se samo dekretom to naložiti, to mora da se stvore uslovi, na tome se radi. Kada smo govorili o lošim delovima sistema, javlja se u nekim situacijama paradigma ministra, ali verujte mi da u praksi možda od 0,5 do 1% se neko umešao kada je u pitanju imenovanja direktora. Pitajte sve ustanove, pitajte sve školske ustanove, poštuje se volja većine, apsolutno se poštuje i sva procedura je ista. Ako je negde sličan broj, koji dobiju kandidati u kolektivu onda se gleda šta kaže školski odbor. Ali, ima situacija kada morate da se umešate, bolje tada nego kasnije. Ovo je pitanje vaše odgovornosti, da li ćete to da radite kako treba ili ne. Znači, ako imate uporno da se stavlja kandidat koji ima dosta loših situacija iza sebe, pa ćete vi samo aminovati neku većinu. Da li imate pravo kao osnivač da kažete – čekajte, pa imate i drugog kandidata. Tako da će to praksa pokazati, a već je pokazala. Ja naravno nisam ministar 3,5 godine, već samo 2,5 godine, malo jače, tako da nisam baš toliko još, a koliko ću biti ne znam. Visoko obrazovanje je enigma za sebe i nije predmet ovoga zakona, ali se mnogo radi, nekoliko timova radi na strategiji visokog obrazovanja, indikatorima kvaliteta i već dve godine dajemo grantove za podizanje kvaliteta nastave na visokom. To su mnogi, mnogi elementi koji nisu dirani. Pripremamo zakon koji je krucijalni, koji će doći negde na jesen u ovaj dom, a on govori o finansiranju visokog obrazovanja. Kao što znate on je rešen uredbama i mnogo štošta, kad čitate izveštaj Državne revizorske ne možete da promenite. Čak su ministri svi donosili uredbe na uredbe, ja to nisam radio čekao sam da stvorimo ambijent da bi se to desilo. Kada govorimo o platama istraživača oni su stalno veće. Svako povećanje plata ide i njima. Prvi put, kada govorimo o institucionalnom finansiranju, govorimo o tome da sada u katalogu zanimanja i opet zakonu koji će doći u ovaj dom, a to je Zakon o platama i platnim razredima, prvi put istraživači na institutima i na fakultetima će imati redovnu platu i ući u katalog po zvanjima kao visoko obrazovanje. To nikada nije bilo. To je vidan napredak i njihov interes se na ovaj način, verujte mi, zaštićen. Imaćemo sada u toku leta veliki problem da obučimo ljude koji rade u računovodstvu tih ustanova, da pređu na budžetsko poslovanje, što sada zahteva sigurnost plate preko budžeta. Naravno da ti ljudi imaju priliku da učestvuju i na konkursima. Znači, tako da apsolutno im nije onemogućeno da se bave fondom. Čitav tim koji je radio na poboljšanju kvaliteta nastave ima za cilj da se to intenzivnije dešava na samom univerzitetu. Ja sam jako zahvalan ljudima iz Honusa, koji su, iako ovde možda nije protumačen član 129, javljaju se, ista prava imaju kada su u pitanju istraživanja, znači ljudi sa instituta i ljudi sa univerziteta. Znači, ne bi javna rasprava ovoliko dugo trajala, ne bi ti mladi istraživači koji su imali problem ispočetka, jer nisu shvatili kakva je njihova uloga, a mogu vam reći da je njihova uloga bila dosta loša, manipulisani su bili. Njima stoji tamo u rešenju da mogu da drže delove neke nastave, u stvari oni su zamenjivali asistente bez ijednog statusa, je li tako? Mi smo probali da im nađemo, oni su ušli posle prve rasprave u tim i ova rešenja koja su i dalje u opticaju su njihova rešenja. Nije bio cilj da se ovo samo donese, nego da se nađe dugoročan mir i stabilnost u zajednici naučnoj. Ja svakako, iako neko od poslanika misli da nisam kompetentan da vodim Ministarstvo prosvete i nauke, ne znam ko je kompetentan da vodi predškolsko, sigurno ne neko sa univerziteta, ili ko je kompetentan da zna sve, nemoguće je znati sve. Zato ja treba da poznajem organizaciju dobro, da imam dobre timove. Ja to imam. Zaista sam jako zadovoljan sa timom ljudi koji rade u mom Ministarstvu. Treba neko da ima sveukupnu viziju, dovoljno energije, da poznaje dobro da organizuje sistem i da zna ko, šta zna i ponešto o finansijama.

Zato su bitni timovi i razumevanje ljudi koji to vode i rade. Mi imamo jako mnogo situacija da insistiramo na kvalitetu visokog obrazovanja, jer želimo da ga plasiramo i stranim studentima. To smo nekada znali da radimo. To će biti i pokazati svi modeli, zato se rade projekti da se što više akredituju programi koji su i na engleskom i na svim drugim modelima, i zašto su naši viđeni fakulteti i sada cenjeni u svetu. Apsolutno se slažem sa vama i nisam tvorac ovih spin-of i start-ap, itd. Ja ću se potruditi da vidim da to adekvatno nazovemo, kao što ni traktor nije srpska reč, pa ga imate svugde, ali nije čak ni engleska reč, američka je. Mislim da nisam sve ni stigao da vam odgovorim, ali doprinos visokog obrazovanja mora da bude mnogo vidljiviji. Kada govorimo o obrazovanju nastavnika, to ste u pravu. Mi smo pre deset meseci otvorili temu – inicijalno obrazovanje ljudi koji rade u nastavi. To nam je UNICEF sada partner i otkrili da fale ljudi. Osim što fale za matematiku, informatiku i razne druge predmete, mi, ako ste primetili, smo završili prvu godinu ciklusa reformisanog kurikuluma, prvi, peti i prvi gimnazije, što je rudarski posao. Istovremeno se obučava preko 20 hiljada ljudi samo za promenu načina prenošenja znanja, pride za digitalne kompetencije i sve druge stvari koje radimo, povezane učionice, deset hiljada digitalnih učionica, korišćenje nastavnih sadržaja preko digitalnih modela. To su veliki poslovi. Da li su naši ljudi bili motivisani u prosveti, ja im skidam kapu uz veliko tapšanje po ramenu. Dočekaćemo i taj Zakon o platama kada će oni moći da budu i motivisani da se iskaže taj kvalitet njihovog rada, a to smo u tim lošim zakonima doneli upravo ovde, timove za kvalitet i sve druge stvari koje smo videli. Mi se sada ozbiljno bavimo, imali smo seriju sastanaka sa svim univerzitetima gde su bili i rektori i prorektori i dekani i prodekani za nastavu i nosioci katedri, jer nema smisla da mi obučavamo sve ljude koji rade u sistemu, a da sa univerziteta dolaze ljudi koji će raditi po nekom starom principu i biti tako reći nekorisni, jer nema prenošenja sadržaja. Imamo neku novu paradigmu, a to je znate i sami, primena stečenih znanja i ishodi. Tako da smo rešili da to zajedno stisnemo i tao radimo, to se intenzivno radi. Kažem, tu nam je partner UNICEF, imamo početne rezultate i to nije brz proces, jer to su sve stvari koje dugo godina tolerišemo, a znamo da su takve. Meni bi trebalo celo jedno zasedanje da opišem šta je sve u obrazovanju i nauci u Srbiji bilo loše, onog časa kada sam ja preuzeo. Ne kažem da smo sve rešili, daleko od toga, niti može da reši jedna garnitura, ali da se bar trudimo i da dajemo određena rešenja, govori i javna rasprava, javno slušanje svih ljudi koji učestvuju u procesima nauke i istraživanja. Mislim da ovde govorimo u njihovo ime, bez onih nekih nota da smo nekoga prevarili, da nemaju svi ista prava, to ne postoji, jednostavno to mogu da garantujem. Hvala, ministre Šarčeviću. Reč ima dr Vladimir Orlić. Hvala, gospodine predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, lako je govoriti o ovom zakonu. Ovaj zakon predstavlja jedan normalan i logičan kontinuitet one politike koja je već pokazala da je uspešna i pokazala rezultatima, rezultatima o kojima mi govorimo rado, i zbog toga je i o njima i o ovom zakonu još jednom govoriti na ovoj sednici ili bilo kada apsolutno lako. Kada govorimo o politici, a reč je o nauci i istraživanjima, koja je uspešna, i tiče se neposredno ove oblasti, govorimo, da se podsetimo još jednom, o politici koju jesu definisali i ustanovili lično Aleksandar Vučić i SNS. Mi stalno podsećamo da su njene tačke oslonca sa jedne strane partnerski odnos nauke i istraživanja, sa druge strane visokog obrazovanja, sa treće strane privrede. Partnerski odnos ovih aktera koji zajedničkim dejstvom čini da mi pravimo dobre rezultate, da modernizujemo državu, da modernizujemo društvo, da ih činimo vanredno uspešnim i, još jednom, da se pogledaju rezultati, o njima se govorilo i danas, ali uvek vredi da ih se podsetimo, pa da se vidi zbog čega mi tvrdimo da tu na tom planu uspešni jesmo. Srbija je postala u međuvremenu 23. punopravna članica CERN-a. Dakle, kada govorimo o najboljem i najpoznatijem centru koji omogućava tu vrstu istraživanja kojima se CERN bavi, mi govorimo, dame i gospodo, o svetskom vrhu. Kada kažemo da je Srbija 23. punopravna članica, e, onda vam je to odgovor na pitanje kako mi stojimo u nekim planetarnim razmerama, od koga smo sve uspešniji i na šta imamo pravo da budemo ponosni, a imamo puno pravo i taj smo rezultat mi postigli baš u međuvremenu. U ovom periodu tokom kog se o Srbiji i o njenim potrebama staraju Aleksandar Vučić, SNS, Vlada Srbije za koju smo mi glasali, odnosno u kojoj se primenjuju ona rešenja i mere koje smo mi kao narodni poslanici u ovoj Skupštini usvojili. Drugo, u istom tom periodu tokom kog smo postali 23. zemlja sveta koja može da se pohvali ovim punopravnim članstvom, mi smo angažovali, Ministarstvo ima precizne podatke pa uvek to može da koriguje ili dopuni, preko 1.150 mladih istraživača, vrhunskih stručnjaka, ljudi sa prosečnom ocenom iznad devet, a koji su godištem rođenja 1988. i mlađi. Dakle, tim ljudima mi smo pronašli ne samo mesto u sistemu i poručili da na njih država računa, tim ljudima smo mi pronašli rešenje kako da mogu da se angažuju na dobar, pametan način da ovde nastave da grade svoju budućnost i da time budu zadovoljni, da imaju uslove koji im pružaju ono što oni očekuju od mesta ili okruženja u kome pokazuju šta sve mogu i koliko su u stanju da dodatno napreduju, 1.150 plus. Kada govorimo o tome na koji način mi uvažavamo potrebe države, na koji način mi stimulišemo saradnju i partnerski odnos o kom sam govorio malopre, moramo da se podsetimo, neizostavno je da se podsetimo i Fonda za inovacionu delatnost. Iz godine u godinu mi imamo konstantno nove pozive i svaki put budžet je bolji, svaki put se više sredstava izdvaja i mi dođemo do reda veličine od preko 250 kompanija, dakle, privrednih aktera koji u tim programima rado učestvuju. Mi govorimo o desetinama miliona evra vrednosti. To je dokaz da se misli ozbiljno, to je dokaz da se radi ozbiljno i to je dokaz da smo u tome uspešni i naravno da ima još. Ta saradnja između visokog obrazovanja i naučne zajednice i taj javno-privatni dijalog, mi smo već ustanovili kroz neke zakone kojima smo se bavili ranije, a evo ovim zakonom ćemo ga produbiti dodatno i učiniti još boljim, pa se to manifestuje, između ostalog, i kroz te naučno-tehnološke parkove. Jel ima preko 70 kompanija ovde u Beogradu u jednom takvom okruženju? Jel ima preko 700 sposobnih mladih ljudi, i ne samo mladih ljudi, koji danas tamo stvaraju? Kad kažemo stvaraju, mi pričamo o vremenskom prostoru od dve ili tri godine, od preko 46 miliona evra u takvom okruženju. Je li to činjenica? Jel među njima već ima povratnika iz inostranstva? Da li se ukupno tih povratnika registrovanih u našem zvaničnom registru ljudi koji se bave istraživanjem u Srbiji nalazi više desetina u ovom trenutku? Sad pričamo o zvanično registrovanim, a naravno da ih ima više. Mnogo njih danas prepoznaje ne samo napore koji se ulažu, ne samo dodatna sredstva koja obezbeđujemo, nego i ove rezultate o kojima pričamo, pa kažu – da, ima smisla. Da se ja vratim u Srbiju, pa da nešto stvaram, pa da privređujem, pa recimo da se pridružim tom naučno-tehnološkom parku ili nekom od onih koje uspostavljamo po istom modelu, u npr. Novom Sadu, u npr. Nišu, u drugim gradovima u Srbiji. To su danas realne stvari. Kada kažemo da ulažemo u infrastrukturu, evo još malo brojeva koje ste sigurno slušali, ali vredi da se čuje ponovo, da se neki nekih stvari podsete. Kada kažemo ulažemo u infrastrukturu, mislimo na blizu 24 miliona evra za, recimo, park u Novom Sadu, 10 miliona Niš, 5,2 Elektronski fakultet, takođe Niš. Pričali smo o tome kako se pruža perspektiva mladim ljudima u Srbiji i kako se na njih misli, kako im se obezbeđuje neka perspektiva. Preko 5,6 miliona za 210 stanova za Univerzitet u Kragujevcu. Jesmo li onim mladim ljudima koji su primljeni na projekte njih 1.150 obezbedili gde mogu da pokažu šta umeju, gde mogu da pronađu odgovarajući angažman? Evo sada vidite, pronalazimo im modele da imaju gde da stanuju mladi ljudi, da se ti mladi stručnjaci i na taj način uvaže i to se sve meri ozbiljnim brojevima, ozbiljnim desetinama miliona ili milionima evra. I tu ima još. I još pet miliona, nova zgrada Fakulteta organizacionih nauka, „Verokio“ centar Instituta za fiziku, „Biosens“ u Novom Sadu, 14 miliona, opet evra, naravno. To su sve stvari koje su bile apsolutno nezamislive u Republici Srbiji do pre neku godinu, u državi koja je grcala u nemaštini, koja se nalazila doslovno pred bankrotom i to su govorili ozbiljni, relevantni ljudi koji su pratili te stvari, koji se na najvišem svetskom nivou bave analizom tih pojava. Kažu – Srbija tada nije imala ni za osnovno, ni za elementarno. Danas Srbija može da izdvoji ove sume, danas Srbija ne samo da može, i izdvaja ove sume, na pametan način i za dobre svrhe. Danas Srbija može da ulaže. Kada govorimo o tome kako nas svet vidi i kako se mi tom svetu predstavljamo, jel činjenica ili nije, čuveni oni evropski projekti, Horizont 2020, pa mi opet u stotinama brojimo i projekte na kojima učestvujemo i aktere koji iz Srbije na tim projektima učestvuju i opet u desetinama miliona mi računamo vrednosti. Danas je, beše, bio novi podatak 84 miliona, to je znači još nekih 10% više od onoga na šta smo računali do juče. Jel to nisu vredne stvari? Jel ne pokazuju koliko smo danas uspešni i koliko možemo da se takmičimo sa svetom, koliko možemo i na tom planu da pobeđujemo? Da ne kažemo da smo svetski šampioni, ali da nismo ništa gori od drugih, da ne možemo da se smatramo ništa manje vrednim, već naprotiv, da možemo sa njima da se ravnopravno takmičimo i da pokažemo da i u tim stvarima možemo da pokažemo nešto bolje i nešto više. Pa možemo. Ove stvari to dokazuju. Ali nisu samo evropski, sa Narodnom Republikom Kinom imamo nekoliko projekata upravo saradnje u domenu nauke i istraživanja koje radimo zajednički. Jel tu i poljoprivreda i biomedicina i informaciono-komunikacione tehnologije i ovi sistemi tzv. pametne, odnosno reverzibilne energije? Jesu li tu najatraktivnije, najsavremenije oblasti koje su na svetskom nivou zanimljive, pa ih finansiramo zajednički, pa na njima radimo zajednički, mi i naši partneri iz Narodne Republike Kine? Opet na stotine različitih bilateralnih projekata koje radimo sa značajnim brojem zemalja, sve su to vredne stvari. Zahvaljujući tome što smo ulagali, a mi ozbiljno računamo da je to ulaganje, a ne trošak, mnogi će tu rečenicu da vam ponove, ali mnogi neće da pokažu da su spremni ovakvim rezultatima da stanu iza te rečenice i tih misli. Mi smo spremni da pokažemo tu razliku i da ulažemo. Ovakvim ulaganjem mi obezbeđujemo da nas svet bolje vidi i razume, ali ono što je nama mnogo važnije, da naši ljudi imaju dobru osnovu da osnovne potrebe mogu da zadovolje na pravi način i da grade da im sutra bude nešto bolje nego danas, a svakako drastično bolje nego juče. Mi smo u periodu od tri godine uspeli da obezbedimo 36% više sredstava za nauku i istraživanje. Mnogi danas znaju sve i svašta i mnogi će da vam pričaju kako, evo, ni ovaj zakon ne valja, ni ova rešenja koja mi danas predlažemo ne valjaju, ali neće moći nikad da nam objasne kako niko nije napravio tih 36% više za nauku i istraživanje za najsavremenija rešenja, za najdarovitije mlade ljude u Srbiji. Kako niko pre nas to nije uspeo da obezbedi, nećete dobiti obrazloženje. I gde su bili ti stanovi, ti naučno-tehnološki parkovi, gde su bila ta radna mesta za mlade istraživače, kad ih pre nije bilo, a danas ih ima. Tu razliku neće moći da vam objasne. Mnogi to apsolutno, naravno, i ne razumeju. Iz tih razloga, ja se ne čudim što mi u ovom sastavu raspravljamo o ovom zakonu. Ja nisam ni očekivao da je moguće da se danas ovde pojave ovi politički predstavnici Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića, znate već taj sastav, iz elementarnog razloga što ne samo da ne mogu da konkurišu ovome, nego što oni ovu temu apsolutno ne razumeju. Dakle, oni nam zbog toga neće ni nedostajati. Taman da su i ušli u salu, pričali bi koliko su i pričali u dosadašnjem delu dana kada su njihove klupe prazne. Ovo razumeju ljudi koji se ovim stvarima bave i kad kažem ljudi koji se ovim stvarima bave, to su upravo ti mladi ljudi kojima smo obezbedili i odgovarajuće uslove i projekte da budu angažovani, tu su ne samo mladi ljudi već i ljudi sa iskustvom koji su angažovani na našim institutima. Danas kada neko ovde kaže, a čuo sam malopre, ne poštuju se dovoljno ljudi iz naučno-istraživačke zajednice, nije to bilo na nivou onoga što ti ljudi zaslužuju, taj nema pojma ne samo kako je napravljen ovaj zakon nego šta ti ljudi misle. A ovaj zakon je formiran upravo na inicijativu tih ljudi za koje se neki lažno brinu, a za koje mi pokazujemo da nam je ozbiljno stalo, dakle, naučnici, istraživači i oni angažovani na institutima ali i oni angažovani na univerzitetima i koji jesu angažovani u nastavi ali i koji nisu, koji se bave čisto naučno-istraživačkim radom a pri univerzitetima. Svi oni, bukvalno svi oni jer vam tu nema izuzetka ni jednog kažu ovo je odlično rešenje. Kažu, ovo je fenomenalno rešenje doslovce. Pogledajte šta se sve moglo čuti tokom javne rasprave za koju će vam svako reći pošteno da je bila potpuno transparentna, da smo brinuli o transparentnosti i onda možemo da budemo miri.

Ovde smo u ovoj zgradi samo na suprotnom kraju hodnika imali javno slušanje. Ko je bio tu? A i ko nije, eno ga snimak stoji na sajtu Narodne skupštine, može da pogleda, neka se svojim očima uveri. Može da vidi da su apsolutno svi, ali apsolutno svi koji su se pojavili na tom javnom slušanju rekli, ljudi za ovaj predlog, svaka čast. Dakle, za Fond za nauku koji ste na sve ove već postignute rezultate formirali prošle godine, a sada ovim zakonom uvodite institucionalno finansiranje zajedno sa pravnim, suštinskim kompetetivnim projektnim finansiranjem. Pa to je samo kapa dole da se kaže. I oni to kažu, ali bukvalno svi. Dakle, ne samo predstavnici onih institucija za koje ćete reći, a oni su bliski sa državom na ovaj ili onaj način, ne pričamo mi sada samo o nacionalnim savetima, matičnim odborima, mi pričamo o svim institutima, svim institutima, i privatnim i državnim, o institutima angažovanim u svim oblastima nauke. Mi pričamo i o univerzitetu, mi pričamo i o Akademiji nauka. Dakle, nećete pronaći ni jedan jedini primer da potrošite tri dana od danas po do kraja nedelje nekoga ko će da kaže ovo ne valja. Svi su doslovce nastupili sa rečima – svaka čast. Sada sa se ovakvim zakonom i ovakvim rešenjem, zaista, po prvi put naučni radnici prepoznaju od strane države na pravi način. Sva ona neizvesnost sa kojom su živeli godinama i osećali se na neki način nedovoljno uvažen, ovakvim predlogom nestaje, ali doslovce svi, i da nađete dvojicu koji su želeli da budu posebno kritički nastrojeni. Znate kako su počeli, kojim rečima su počeli svoje izlaganje – ovaj zakon, pa šta da vam kažem, svaka čast, ovo je trebalo odavno. Dobro je, i trebalo je odavno. Pogledajte javnost u bilo kom smislu. Dakle, u onoj štampi u onim medijima koji ništa drugo ne rade, ni zbog čega drugog ne postoje, nego da politički napadaju da brutalno napadaju Aleksandra Vučića i SNS. Ko god se trudio od dežurnih kritičara, onih koji izigravaju nekakvu savest javnosti, a ništa naravno ni o čemu ne znaju. Ko god se oglasio o ovim predlozima, znate šta je rekao? Pa isto što i ljudi na javnoj raspravi ovde. Rekli su ovo je sve dobro. Evo slušajte samo ću vam neke reči pročitati od onih za koje se zna, dokazano zna da ne mogu da podnesu ni nas, ni našu stranku, ni našu politiku, a ponajmanje našeg lidera. Kažu – ovim zakonom se pokazuje do sada najozbiljnija namera da se pitanje finansiranje nauke reši. Tako se zakon zaista može smatrati prekretničkim u pozitivnim smislu. Pored toga ne treba prećutati da je tokom prethodnih meseci bilo uslova za korektnu i ne lažiranu javnu raspravu, pa je prvobitna verzija teksta, još i vidno popravljena. I kada vam ovo kaže neko za koga znate da vam misli sve najgore, da vam na ovaj način odaje priznanje, pa ja mislim da je to dame i gospodo, jasan pokazatelj koliko je zaista suštinski dobro ono o čemu mi raspravljamo. Zaista suštinski dobro. Dakle, ni onaj ko bi dušu dao da može da vam nađe zamerku, ne može da vam je nađe. To vam je pokazatelj. Naravno, kada pričamo o ljudima koji se ovim stvarima bave, kada pričamo o ljudima koji znaju šta je univerzitet, koji znaju šta je naučna zajednica, to je tako. Oni koji ne znaju, oni mogu sebi da dozvole luksuz da govore i druge stvari, ja ne. Što se tiče onih rešenja koja smo mi predvideli ovim predlogom zakona, o tome su govorili mnogi. Zašto je važno obezbediti stabilno, jasno finansiranje kroz institucionalno, tako da se danas uopšte ne postavlja pitanje elementarne egzistencije, a sa druge strane pravi dobar prostor, da kada mi kažemo projekat, konkurencija, takmičenje, da to zaista ima nekog smisla. Više nemate obavezu ni moralnu ni bilo kakvu da se brinete, moram nekome da odobrim predlog iako nije baš najkvalitetniji, jer se bojim ako ostane bez sredstava nestaće. Ne, to više nije pitanje. Mi sada kažemo jasna konkurencija, jasna utakmica, neka pobeđuju najbolji, i da mi znamo šta finansiramo i zbog čega. To je velika razlika. To mi radimo kada pričamo o ovom zakonu, a zašto je on dobar, dakle, ne samo za ove ljude koji će se danas, dakle i na univerzitetu i u institutima imati sigurnost i značajno više sredstava nego ranije. Zato što daje mogućnost da se vidi korist za Evo, samo četiri ili pet napomena, ne treba više. Primera radi, za državu dobro je što će sada ovim zakonom imati mogućnost da definiše one poslove i one potrebe koje definiše sama država. Da se obrati toj naučnoj zajednici koju finansira ili onim akterima koje je sama osnovala, a sada se bave ovom vrstom poslova i finansirani su od strane države i da kaže – državni interes je to i to, očekujem od vas rezultate. Očekujemo da se bavite onim zadacima koje je država definisala. Velika razlika. Drugo, uključenje naučnika iz dijaspore, o tome smo već govorili danas, zar to nije vredan rezultat. Toliko pričamo da nam je stalo da se ljudi vrate, oni koji su otišli ili da neki koji razmišljaju da promene sredinu ipak ostanu u Srbiji. Obezbeđujemo konkretne i jasne mehanizme da oni ljudi koji žele da u Srbiju dođu da znaju gde dolaze, na šta dolaze i šta mogu da očekuju. Mnogi od njih, još jednom, tu nameru prepoznaju i tu priliku već uveliko koriste. Treće, prilika da se na postdiplomskim studijama još više potvrdi učešće onih koji su angažovani i u nauci i u istraživanjima, praktičnim stvarima, ali i u privredi, pa da naši mladi ljudi koji se školuju još više mogu da nauče da sutra za posao budu još spremniji, da budu spremniji da zagrizu budućnost. Mislim da su to vredne stvari. Idemo dalje, obezbeđenje transfera tehnologija, one reči koju neki ne vole, „startap“, „spinof“ ali to su stvari koje obezbeđuju pelcer da se sutra napravi nešto dobro i vredno. Dakle, da se ne učaurimo ustaljenu, često kolotečinom okovanu svakodnevicu i da se bavimo nekim projektom koji je neko odobrio pre deset godina, pa ga onda produžio nakon četiri, pa produžio nakon dve, pa nakon dve i sve se nadamo da će tako u nedogled. Ne, nego da se bavi time da sami kreiramo ono što ćemo ponuditi, čime ćemo napasti tržište. Pa, pokušati da pobedimo ostale, pa onda činiti da nam ta firma koja kao neki startap krenula vremenom vredi više. Pa da izađemo u svet, pa da pokažemo da možemo da izvezemo, a ovi iz naučno-tehnološkog parka, pa više od pola izvoze. To su ljudi koji već tako razmišljaju, koji su već tako u tom smeru pokazali da mogu da budu uspešni. Hoćemo takvih što više, naravno. Predlogom zakona kažemo, hoćemo da ih podržimo, da takvih bude što više. Konačno ta priča o tome kako se borimo za budućnost, kako obezbeđujemo budućnost mladim stručnjacima, ovim predlogom zakona uvodimo zakonski mehanizam, osnov, kako god hoćete nazovite, da se brine o stambenim potrebama i pitanjima tih ljudi. Da li je to nešto što treba zanemariti? Ja mislim da će pre biti da je vredna nego da je nešto čime ne treba da se pohvalimo ako zaslužujemo, a zaslužujemo. Dame i gospodo narodni poslanici, pre dva dana predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić najavio je da se pred Srbijom nalazi period koji će predstavljati verovatno najveći, najznačajniji investicioni ciklus. Ciklus koji će u ukupnoj vrednosti dostići nekih pet do deset milijardi evra. O fantastičnim stvarima pričamo. Dakle, o onim projektima, razvojima infrastrukture koji su najatraktivnije mogući, mi pričamo o koridorima kojih nije bilo, mi pričamo o železnici koje nije bilo, mi pričamo o čuvenom metrou, ali pričamo i o izgradnji one infrastrukture koja je zaista nasušna potreba, a puno vredi, puno košta i decenijama se čekalo, negde i po sedamdeset godina, da dođemo u priliku da se tim stvarima bavimo. Danas možemo, naravno i imao dakle, zahvaljujući ozbiljnom i odgovornom poslu koji smo obavljali zajednički, počevši od predsednika države Aleksandra Vučića, preko Vlade Srbije pa nadalje redom, dakle, danas te stvari mi imamo odakle da finansirasmo. Onaj sistem kanalizacije koji zaista u desetinama miliona evra vrede, ali i te koridore čija je vrednost stotinama miliona meri, sve one stvari koje će pomoći ne samo da imamo ono što nam treba, a nismo imali, nego će pomoći da se Srbija dodatno zaposli. U tim i takvim projektima, u tim i takvim investicijama sigurno je, budite uvereni, ima dobrog prostora i za ona ulaganja poput onih o kojima govorimo danas. Dakle, ono što već sada Srbija radi, da može da radi još značajnije, još ubedljivije, još više - da finansira i te naučno-tehnološke parkove i ta nova radna mesta, vrhunskog kvaliteta, najatraktivnija moguća, za mlade istraživače i stručnjake, da promoviše formiranje novih kompanija, ali i saradnju sa iskusnima u privredi, da se Srbija opet takmiči pa da bude još bolja nego što je danas, i na Šangajskoj listi, na kojoj imamo Beogradski univerzitet, a samo 2% univerziteta su na toj listi, na svetskom nivou. To je sjajno. E, hoćemo od toga da budemo još bolji. I na "Scimago" listi, gde smo kao zemlja rangirani kao 51. na svetu, to je sjajno. Hoćemo i od toga da budemo još bolji. Treba da stvorimo takve uslove da, gde god da ode, mladi stručnjak, može da kaže - ja se ponosim zemljom iz koje dolazim, to je zemlja koja se takmiči sa svima u svetu ravnopravno, koja nema strah ni pred kim, jer zna da može da ponudi puno i zna da može da bude ravnopravna svakome; dolazim iz zemlje koja izgrađuje one koridore koje nije imala po 70 godina, a danas ona kreira svoju budućnost; dolazim iz one zemlje koja je tako visoko rangirana na svetskim listama i koja hrabro napada još bolje pozicije i još više pokušava da ponudi, iz Srbije, koja u desetinama miliona evra uspeva da obezbedi dobrih projekata za sebe. Da može to svakome da kaže pošteno, a i kada je kod kuće, a naravno, kući da boravi vrlo rado, da boravi često i da bude ponosan što je tu. Da može da pomisli i sam sebi kaže - dolazim iz zemlje vrednih i uspešnih ljudi, zemlje koja je sama pokazala da kreira svoju budućnost na pravi način. Da kaže - dolazim iz Srbije. Prelazimo na spisak, redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč u načelnom pretresu o Predlogu zakona o nauci i istraživanjima. Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani kolege i koleginice, obzirom da sam prisustvovao javnom slušanju, zaista mogu svedočiti o jednom velikom interesovanju svih prisutnih i pohvalama koje su iskazane na račun ovoga Predloga zakona. Meni je kao narodnom poslaniku to jako koristilo, jer su tu bili prisutni stručnjaci, nosioci najodgovornijih funkcija u pogledu institucija koje se bave naukom u ovoj državi, tako da je zaista pohvala za ceo tim koji je radio na Predlogu ovoga zakona. Sa druge strane, ohrabruje i to što ćemo konačno dobiti jednake šanse za mlade istraživače, za mlade talente u našoj državi, da budu konkurentni na svetskom naučnom tržištu. Ovo govorim kao neko ko se bavi naukom, jer smo u prethodnom periodu, nakon uvođenja bolonjskog procesa bili u krizi da prava nauka ode sa univerziteta, a posebno ona koja stiče društveno-humanističkih nauka, jer je bolonjski proces to donekle ograničio, a suštinski, instituti, istraživački centri su ti koji mogu doprineti i ova zajednička spona koja će ovim zakonom dodatno definisati status visokoškolskih institucija zajedno sa institutima kao vrlo važnih faktora daljeg razvoja nauke i naučnog istraživanja, doprinose da opet mladi talenti, mladi istraživači, koji tek počinju, budu podjednakih šansi sa onima koji, recimo, u daleko razvijenijim državama počinju da se bave naukom. Time postajemo izuzetno bitan faktor na svetskom tržištu nauke. Takođe, ohrabruje i ova današnja vest da je Fond za nauku raspisao prvi javni poziv za mlade istraživače. Jer, zaista je to bitno, recimo, svakom mladom istraživaču da dobije finansije, da se obezbedi i da neko svoje prvo veliko istraživanje završi na način da se ne mora nervirati, tražiti, moljakati za finansije, kako bi postigao vrhunske rezultate koji su na korist ne samo njemu, već celokupnom našem društvu. Naravno, ovi uslovi o kojima sam govorio, su vrlo bitni za institute, za ljude koji rade na institutima i koji omogućavaju mladim istraživačima da steknu sigurnost, jer bez te sigurnosti mnogo je teško baviti se naukom. Bez sigurnosti u, da tako kažem, taj neki finansijski status, da ćete vi biti obezbeđeni, mladi ljudi koji završavaju studije, posebno oni talenti, odlaze iz ove države i iz država u regionu. A sa ovakvim postupcima, ubeđen sam da će se zaustaviti dalji odliv talenata, jer oni dobijaju šansu da se ovde, uz brigu institucija, bave naukom i da razvijaju vlastite projekte, da razvijaju vlastite teorije i da daju doprinos ukupnom društvu. Takođe, još jedna posebnost koja nas raduje jesu upravo tehnološki i naučni parkovi koji će se razvijati. Raduje me da je ministar danas iskazao želju da se jedan takav park možda u budućnosti izgradi i u Novom Pazaru, u Sandžaku, Raškoj oblasti, gde ćemo, sigurno, imati veliki broj zainteresovanih, posebno mladih talenata, ljudi koji vape za jednakim šansama i koji mogu doprineti izuzetno daljem razvoju i pozicioniranju naše države kada je u pitanju njen status ili nivo u svetskim razmerama i kada je u pitanju dalji razvoj nauke. Naravno, ta ideja nije nova. Ta ideja je već neko vreme prisutna i već je naš predsednik, gospodin Zukorlić, nekoliko puta na tome insistirao. U svakom slučaju, mi poslanici, Stranke pravde i pomirenja, podržavamo ovaj zakon i smatramo ga velikim napretkom. Davanjem šanse mladim istraživačima da svoje znanje, svoja iskustva, svoje veštine iskoriste na najbolji način i da ono što su naučili primene, a da za to budu podržani od institucija i da zato mi, kao društvo, pre ostaloga imamo zaista velike koristi. Na kraju, još jednom podvlačim da ovaj proces podrške mladim ljudima nije retrogradan, kao što smo mogli čuti u nekim prethodnim obraćanjima, već zapravo put kako se stvara baza za jednu ozbiljnu naučnu sredinu i kako bi iznova stručnjaci iz naše države bili cenjeni na svetskoj razdaljini, kao što su nekada u bivšoj Jugoslaviji bili cenjeni stručnjaci iz svih oblasti, gde god došli u svetu i gde su imali povlašćeni status, jer se radilo o ozbiljnom obrazovanju i ozbiljnim istraživačima koji su ostavili i te kako dubok trag u skoro svim oblastima naučnog istraživanja u celom svetu. Hvala. Hvala, kolega Fehratoviću.

Moj prvi deo izlaganja ne odnosi se na ovu tačku dnevnog reda, već na molbu predsednici i potpredsednici Maje i generalnom sekretaru Narodne skupštine, da odgovore – zašto Narodna skupština još uvek radi u vanrednim okolnostima? Naime, postoji i dalje zabrana poseta građana narodnim poslanicima bez prethodne saglasnosti generalnog sekretara, što nije bila praksa ranije, osim za posete iz inostranstva, što smatram da je potrebno, iz više razloga, ali kada građani Srbije, sa svojim ličnim dokumentima izdatim u Srbiji dolaze u poseti narodnim poslanicima, ne vidim zašto mora unapred da se najavljuje, zar poslanik koji prima te građane nije dovoljan garant da neće biti nikakvih ekscesa od strane tog posetioca u Narodnoj skupštini? Ja vas molim da to razmotrite na kolegijumu, predsednice i predsednika i generalnog sekretara i da rešite to pitanje, jer je zaista ne primereno da građani Srbije ne mogu da dolaze u Narodnu skupštinu bez posebne procesure. Drugo pitanje jeste za ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To je pitanje – da li postoji baza podataka srpskih istraživača u inostranstvu kakvu, na primer poseduje profesor Jovan Filipović sa FON u okviru njegovog udruženja GEPS ili neki drugi istraživači u Srbiji? Ali, to su nepotpune baze podataka i nisu državno oficijalne baze podataka. Mislim da bi to bilo izuzetno značajno za sve istraživače i u Srbiji i da bi po oblasti istraživanja mogli da kontaktiraju te istraživače u inostranstvu i da ostvaruju svoju saradnju. Treće, takođe za ministra, ali i za sredstva javnog informisanja, jeste – student četvrte godine Elektrotehničkog fakulteta, Miloš Grubor je osvojio zlato na Olimpijadi iz mikroelektronike. To nije objavio ni javni servis, to nije objavilo ni jedno sredstvo informisanja u Srbiji, to nije evidentirano na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Mislim da bi takve informacije morale biti prisutne i na sajtu ministarstva. Normalno, to ne treba da radi ministar, ali postoji u okviru ministarstva služba, koja bi mladim ljudima koji osvajaju takva priznanja, kao što su učenici Matematičke gimnazije, fizirači, itd, trebalo da bude posvećene neke vesti na sajtu Ministarstva nauke, odnosno prosvete. Takođe, da li postoje pravilnici kojima je unapred definisano šta dobijaju dobitnici zlata, srebra i bronze na olimpijadama i svetskim prvenstvima u znanju? Da li dobijaju stipendije unapred? Mi znamo šta dobijaju sportisti i puna su sredstva informisanja informacija o tome. Sećamo se i scene kada su trebali dobitnici priznanja na jednom takmičenju iz znanja da budu zajedno promovisani na terasi Skupštine grada Beograda sa sportistima isto veče. Nažalost, nisu se pojavili zbog toga što, navodno, statički terasa nije bila dovoljna da izdrži i njihovo težinu, što je zaista neprimereno obrazloženju. Dalje, dobro je da ministarstvo raspisuje konkurse za finansiranje monografija, ali evo u toku je sada drugi konkurs za finansiranje izdavanja monografija i ono što je meni zapalo za oko jeste da tu ne mogu biti rezultati istraživanja koji nisu nastali radom na naučno – istraživačkim projektima koji su bili sufinansirani, odnosno finansirani od strane resornog ministarstva. Zar ne postoje naučna dela koja se stvaraju i iznad učešća u projektima, a pogotovo ograničavati rezultate tih istraživanja na period samo u poslednje četiri godine ako se objavljuje jedno kapitalno naučno delo koje je rezultat tridesetogodišnjeg istraživanja? Takvo ograničenje mislim da nije na mestu. Hvala profesore. Poštovani profesore, mi smo trenutno u izradi jednog velikog sistema, tzv. jedinstveni informacioni sistem prosvete i tu se nalaze sada brojni registri, između ostalih i istraživača. Ovim zakonom, koji je sada u Skupštini, vrlo jasno se definiše pozicija naših mladih ili ljudi, bez obzira koje dobi, koji su istraživači koji žive napolju. Registri istraživača će biti ažurirani i nama je do toga jako stalo, tako da je to član 113. ovog zakona upravo regulisao. Izrada svih ovih registara i profesora na univerzitetu i profesora u srednjim školama, osnovnim školama, znači kompletan sistem se digitalizuje. Imaćemo apsolutno sve te baze na jedan pravi način. U tom JISP-u naravno da postoji onaj JOB, jedinstveni obrazovni broj koji ima učenik, student, itd, ali i mnogi drugi registri vezaneo za isplate plata, materijalnih troškova, itd. To je jedan veliki posao i mislim da ćemo do kraja godine imati mnogo toga urađenog. Znači, on je planiran da se radi i naredne godine, ali su registri u nekoj vrsti prioriteta. Ne znam kako da podelim sa vama mišljenje, mi imamo jako malu PR službu, skoro da je nemamo. Nama zbog Zakona o zabrani zapošljavanja nedostaje 90 ljudi u samom Ministarstvu, tako da kada smo negde napolju ili bilo gde, nema ko da proprati neki od događaja, mada ja redovno, šta god da čujem ili dođe do mene, pozivam, pa sad da li su studenti veterine sa Novosadskog, da li su studenti Mašinskog za aero-inženjering ili bilo koje druge stvari. Gde god uspem da saznam, ja to uspevam i da zovem, ali ostaje da nešto propustimo. Ali, da podelim sa vama jedan utisak. Kada smo postali punopravan član CERN, što treba ponavljati, jer Srbija je bila u delu Jugoslavije, baš kažem Srbija u delu Jugoslavije, koja je 1985, 1986. godine proizvodila delove za akcelerator. Znači, bili smo vrlo, vrlo ozbiljna država i srpska nauka u okviru toga. CERN je veliki sistem i mnogo milijardi evra su budžeti samog instituta. Znači, tu učestvuje privreda. Mi sada imamo pravo da uz dobre menadžere možemo da učestvujemo u javnim nabavkama i da bitno pospešimo razvoj naše privrede, ali kada smo u Tehnološkom parku pozvali sve ljude iz naučne zajednice i medije da obeležimo taj događaj. Samo Tanjug na naš poziv. Nikome nije bilo interesantno, ni štampanim, ni elektronskim medijima, od nacionalnog značaja i kako god. To samo govori u kakvom mi društvenom ambijentu živimo, iako smo, eto, pokušali i to. Pa, kada želimo da bude vidljivo verovatno da malo ljudi to interesuje, tako da niz ovih vaših primedbi ostaje da će se sigurno dešavati. Kod stipendiranja, da znate, mi imamo uslov da neko dobije stipendiju na bilo kom nivou obrazovanja jeste da je imao takmičenje i da je osvajao nagrade. Slažem se da njih treba povećavati i mi ćemo biti vrlo brzo sa jednim novim zakonom u ovom Domu, a govorim o dualnim studijama, jer se sada kompanije javljaju kao finansijeri, a oslobađa se novac da te stipendije budu još veće. Mislim da i drugi treba da stipendiraju, počev od lokalne samouprave do svih drugih organa. I Ministarstvo za s port i omladinu ima značajne stipendije, tako da one možda nisu vidljive na ovom mestu, nisu onoliko velike kao sportisti kada osvoje neke zlatne medalje na bilo kom nivou, ali ja se zalažem da bude vidljivije i da te nagrade budu veće. Hvala. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, mi sedimo u Narodnoj skupštini države u kojoj su najbrojniji narod Srbi. Srbi su svetskoj nauci dali puno. Hajde da se setimo samo onih primenljivih. To mi sa sela najviše volimo. Dakle, da se ne setimo velikih filozofa, da se setimo Nikole Tesle, Smiljana, da se setimo Milutina Milankovića. Verovatno je to trebala da bude Srbija. Hajde da se setimo Mihajla Pupina, Idvora, prijatelja Vudra Vilsona, osnivača NASA, da se setimo svih tih umova koji su svetu dali najviše što jedan narod može da da, od najpreciznijeg kalendara, od osnivanja NASA, od električne energije, gospodar munja. Da se setimo svih tih naučnika, zašto to kažem? Ja želim da me nauka nauči i u ovim godinama. Ko prestane da uči, to ti je kao vožnja biciklom – taj brzo padne. Hoću da kažem da nauka ne bude prepisivačka škola, da bude istraživanje, da se od nemogućeg napravi moguće. To su radili ovi velikani o kojima sam ja pokušao da govorim. Hrvati su proterali Srbe, ali još ne znaju da su i genetski, kulturno, naučno unapredili Srbe u Srbiji. Oni su, da se grubo izrazim, ukrstili Pupina i Teslu. To mora da da svoj rezultat. Zato se zalažem da ovaj zakon usvojimo i da znanje bude stvarno znanje, a ne prepisivačka škola i da znanje bude prenosivo, ali i da bude primenljivo. U ostalom delu će govoriti moj prijatelj, koji takođe živi na selu, Milija Miletić. Hvala. Hvala, kolega Rističeviću. Reč ima Ljubinko Rakonjac. Izvolite, kolega Rakonjac. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, neće se ljutiti ako imenujem i prof. Popovića i prof. Lazovića, i da iskažem zadovoljstvo što ste vi danas tu, što nam prezentujete Predlog zakona o nauci i istraživanjima. Poštovani ministre, moje prvo obraćanje u Narodnoj skupštini 2016. godine, odnosilo se na Zakon o visokom obrazovanju, gde sam tada govorio o potrebi usaglašavanja visokog obrazovanja i naučno-istraživačke delatnosti i o potrebi približavanja ta dva društvena sektora. Tada sam istakao da neke stvari koje su pozitivne i koje su urađene u Zakonu o visokom obrazovanju nisu urađene u Zakonu o nauci, o naučno-istraživačkoj delatnosti i da te stvari je potrebno uskladiti. Poštovani ministre, to sam tada više izrekao kao potrebu i želju instituta, bez nade da će to pitanje i još decenijama iko uzeti u razmatranje. Zaista, desilo se sve najbolje. Vi ste tada ovde nama, narodnim poslanicima, rekli da će se raditi novi Zakon o nauci u kojem će ta pitanja biti rešena. I, zaista, sve poštovanje vama na tome što se držite obećane reči i što ste ispoštovali brojne naučne radnike i institucije. Poverovao sam u to, jer sam znao da ste čovek sa ogromnom energijom i čovek od uspeha. Hvala, normalno, i svim drugim učesnicima u ovom procesu i predsednici Vlade i svima koji su učestvovali u donošenju zakona, prof. Popoviću, radnoj grupi. Zahvaljujući tom sveobuhvatnom radu danas je ovaj zakon pred nama u najboljoj mogućoj formi. To je pokazala i javna rasprava i javno slušanje, gde je zaista pokazalo se jedno visoko jedinstvo da je zakon dobar i da ga treba što pre usvojiti. Moram reći da sam kao istraživač koji se oko 25 godina bavi naučnoistraživačkim radom, veoma zadovoljan. Zašto? Zato što decenijama u velikom broju te vrhunske naučnike su svrstavali u neke specijalizovane usluge. Šta je to, ni meni sada nije jasno, bili su vrhunski, a nisu bili ničiji. Iako je država Srbija osnivač naučnih instituta, zaposleni nisu imali zarade, već su bili na klasičnom tržištu. U svakom osnivačkom aktu, svakog instituta stoji za šta ga država osniva i tu su nabrojani poslovi koji su neophodni za državu i koje treba da rade istraživači i zaposleni u institutima. S druge strane, niko im nije obezbeđivao te poslove nego su morali da se snalaze i dovijaju na različite načine. Iako govore da je projektno finansiranje bila socijalna kategorija, moram da kažem, ona ni kao takva nije bila dovoljna. Čak i kada se uzmu sve zarade istraživača, direktni materijalni troškovi, oko 55% je bilo dovoljno za funkcionisanje institucija. Bilo je veoma često, znam u prethodnim periodima, da prođe samo pola projekata, ako ste prijavili četiri projekta, prođu dva projekta ili jedan, nekome prođu i četiri. Koji će projekat proći, da ne kažem apsolutno, zavisilo je od saradnje i odnosa institucije, rezezenta ili recezenta istraživača. Na taj način uvek je neko ispadao iz projekta i ako je imao dobre reference i ako su postojali tačni kriterijumi i ljudi su tada ostajali bez zarade. Ali, neću više o nedostacima tog sistema rada koji definitivno odlazi u istoriju, kako se nadam, govoriću o potrebi unapređenja rada u nauci i potrebi sagledavanja njenog značaja za sveukupni razvoj zemlje. Dileme više ne sme da bude. Da li nam trebaju naučna znanja i iskustva i ne treba da se pitamo, jer to bi bilo isto kao da smo se u prošlim decenijama pitali da li nam trebaju lekari, inženjeri, pravnici, ekonomisti, profesori, lekari. Sada je 21. vek i tu dileme ne treba da postoji. Rezultati naučnih istraživanja predstavljaju osnovu ili temelj na kome počiva celokupna savremena, naučna, tehnološka civilizacija. Uloga nauke kao zbira svih postojećih znanja o svetu u kome živimo i naučnih istraživanja kao delatnosti kroz koju ta znanja proširuju, u savremenom društvu je mnogostruka. Aktivna naučna politika kojoj nužno vode sve razvijene države pokušava da uskladi sve komponente ove najsloženije ljudske delatnosti. Apsolutni iznosi koje pojedine države ulažu u ovu delatnost, direktno su proporcionalne njihovoj moći, a uzvratno njihova moć u današnje vreme u najvećoj meri zavisi od tog iznosa. Dokaz za to su najkonkurentnije i najdinamičnije svetske ekonomije, zemlje kao što su Japan, Kina, Nemačka, skandinavske i mnoge druge. Države ne ulažu u nauku zato što su razvijene, već da bi podigle svoju razvijenost, uticaj i bogatstvo. Moram takođe reći da Evropa sada nije zatvorena za naš naučni potencijal. Moram reći da je veoma otvorena i da ne postoji ni jedna naučna institucija ili visokoškolska obrazovna institucija koja nema bar jedan međunarodni projekat finansiran iz Brisela po raznim programima. Nauka i istraživanje su prepoznati od strane Evropske komisije kao ključni nosioci razvojnih politika, koji doprinose ekonomskom rastu i stvaranju radnih mesta. Znanje kao najvažniji intelektualni resurs sve više dobija na značaju, dok se postojanje stabilnog istraživačkog sistema posmatra kao pokretačka snaga koja doprinosi unapređenju, kvalitetu života u modernom društvu. Iz tog razloga i države, članice EU, su odlučile da postepeno uvećaju sredstva koja ulažu u nauku, istraživanje, dok se ne stigne do nivoa ulaganja koje iznosi 3% BDP. Očekuje se da će sve veće ulaganje u nauku i istraživanje podstaći i konkurentnost i rast privrednih aktivnosti. EU ulaže sve više u razvoj i implementaciju strategija i programa koje obezbeđuju kvalitetan okvir za sprovođenje naučnog istraživanja i razvoja inovacija. Kroz istraživanja iz Poglavlja 25. koje se kroz ispunjavanje zadataka iz Poglavlja 25, Republika Srbija treba da se u potpunosti uključi u evropski naučni prostor i zajedno sa ostalim članicama, kroz uspostavljanje inovativne unije, kao inicijative koja omogućava državama članicama da objedine sve naučne kapacitete i unaprede komunikaciju i saradnju između naučnika i istraživača. Nauka i istraživanje obavezuju zemlje članice da razviju sposobnost za njenu implementaciju, kako bi sledile ciljeve i aktivnosti u oblasti istraživanja i tehnološkog razvoja. Kao članica EU, Srbija će u narednom periodu imati priliku da pozicionira svoju istraživačku zajednicu u okviru evropskog istraživačkog prostora i time omogući svoj dalji naučno-istraživački razvoj u cilju povećanja opšte obrazovanosti društva, podsticanja kvaliteta nauke kroz sprovođenje brojnih istraživanja i inovacija i povezivanja u oblasti nauke, obrazovanja i privrede, doprineće se povećanju konkurentnosti srpske ekonomije. Kao deo zajedničkog istraživačkog prostora, srpskim naučnicima će biti omogućena intenzivna mobilnost i usavršavanje širom EU, gde će im biti na raspolaganju korišćenje novih tehnologija i savremenih laboratorija. S druge strane, srpski naučni prostor će kao deo evropskog istraživačkog prostora postati interesantniji evropskom i svetskom naučnom istraživačkom kadru. Istorijski uspesi srpskih naučnika su poznati u svetu. Kultura i nauka predstavljaju evropske i civilizacijske vrednosti koje baštini i Srbija. Naučno-tehnološki sektor Srbije je jedan od retkih koji su već međunarodno integrisani i vrednovani postignutim i priznatim rezultatima. Nemam vremena govoriti o svim prednostima i detaljno o samom zakonu i njegovom doprinosu razvoju nauke i razvoju Republike Srbije. Samo ću na kraju reći da će ova istraživanja povećati privredni i društveni razvoj Republike Srbije i doprineti javnim istraživanjima, društvenom i privrednom razvoju i omogućiti istraživačima da sprovedu istraživanja i izvan akademske sfere. Smatramo da duboko ukorenjeno mišljenje naučne zajednice da privrednici nemaju razumevanja za njihov rad, a mišljenje privrednika da se naučnici bave onim što njima nije potrebno se menja sa predlogom ovog Predloga zakona o nauci i istraživanjima, čije usvajanje predlažem u ime SPS i Zeleni Srbije koji su na toj listi. I Socijalistička partija Srbije i poslanici SPS će u danu za glasanje glasati za Zakon o nauci i istraživanjima. Hvala. Hvala. Izvolite, kolega Miletiću. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvaženi ministre, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, a to je najlepši grad u Srbije. Inače, izabran sam sa liste koju je nosio i koju je vodio Aleksandar Vučić, a predstavljam u Skupštini poslanika Ujedinjene seljačke stranke. Kao i do sada, govoriću pozitivne stvari koje su vezane za ovaj zakon. Svedoci samo da su pre nas veliki broj ljudi koji su stvarali, gradili, radili na inovacijama u našoj zemlji, to su bili ljudi koji su rođeni na selu, živeli na seli, počinjali od sela, a uspeli su da unaprede život svih nas. Ovaj zakon daje mogućnost da se više ulaže u nauku, u istraživanje, jer prethodnim zakonom se pokazalo da kroz projektno finansiranje naučenih instituta, nije dalo dovoljno rezultata. Ovim sada dajemo tu mogućnost i siguran sam da će to biti onako kako treba. Sada ću više staviti akcenat na grad Niš, gde je u Nišu stavljen kamen temeljac za izgradnju naučno-tehnološkog parka, na platou Elektronskog fakulteta, gde će kroz narednih godinu dana sigurno imati mogućnost da tamo ljudi koji imaju znanja, koji žele da rade na inovacijama, ti ljudi će imati mogućnost da tamo rade zato što je država Srbija, naš predsednik i kroz budžet su obezbeđena sredstva da grad Niš ponovo bude grad koji ima mogućnost da postane ono što je bio nekad za elektroniku najbolji, što se kaže, u Evropi. Niš, centar jugoistoka Srbije, imaće mogućnost izgradnjom ovog tehnološkog parka. To će biti nešto za nas vrlo bitno zato što će veliki broj, kako sam rekao malopre, ljudi koji su na jugoistoku Srbije, koji imaju mogućnost znanja, moći to da primene, da urade nešto što će biti dobro za naše buduće generacije. Inače, sve ovo što sada radimo, radimo zbog budućnosti naših ljudi, naše dece i dece naše dece. Sada ću nešto da kažem, jeste vezano za ovaj zakon, ali nešto što je bitno za nas koji dolazimo iz malih sredina. Danas je na lokalnoj skupštini u Svrljigu u rebalansu budžeta stavljena mogućnost da se finansiraju deca koja upisuju prvu godinu srednjeg obrazovanja, po 5.000 dinara, da deca koja upisuju prvu godinu, drugu godinu, imaju mogućnost da ostanu u tim našim malim mestima, a kasnije kroz fakultete, kada bude izgrađen naučno-tehnološki park, ta deca će imati mogućnost da šire svoje znanje. Znači, moramo krenuti od početka, od naših sela, od naših malih lokalnih samouprava do velikih ljudi. Kao što je malopre rekao gospodin Rističević, Milutin Milanković, koji je naš čovek, koji je uradio most preko reke Timok u delu Svrljiga, koji sada služi za primer svima onima kako je urađeno. Još jednom, uvaženi ministre, podržaću sve vaše predloge, zato što ovo što radite, to je potrebno našoj zemlji Srbiji kroz nauku, kroz istraživanje, kroz to ulaganje imamo šansu da imamo bolju proizvodnju i poljoprivredu i elektroniku i sve ono što je potrebno za život naših ljudi, da ostanu tu u Srbiji, da ostanu na svojoj zemlji, da tu radimo za dobrobit svih nas. Siguran sam da će ovim zakonom biti data mogućnost da se ulaže i da se zna budućnost naših budućih naučnika koji su dolazili i dolaziće, sigurno, iz malih mesta, iz naših sela. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, predloženi Zakon o nauci i istraživanju je zakon koji treba da uvede red u nauci, s obzirom da je postojeći zakon donesen još 2005. godine. Ono što je jedan od glavnih razloga za donošenje zakona i obezbeđivanje sigurnosti u finansiranju rada instituta kroz ideju institucionalnog finansiranja kako bi se obezbedili stalni prihodi. Jedinstvena Srbija smatra da donošenje predloženog zakona omogućava naučnoistraživačkog sektora koji svojim radom može biti jednak partner u okviru evropskog istraživačkog prostora. Kada govorimo o Predlogu zakona o nauci i istraživanju kao krovnom zakonu u oblasti nauke, treba pomenuti da smo prošle godine usvojili Zakon o Fondu za nauku i time napravili prvi korak u obimnoj reformi sistema finansiranja naučnog rada u Srbiji. I vi ste to, ministre, najavili kao jednu od ključnih reformi u prosveti. Mislim da su naši naučnici, odnosno naučni istraživači u prethodnom vremenskom periodu pokazali da mogu da postignu zavidne rezultate sa malo novca i to u različitim pravnim okvirima. Ja se slažem sa vama, gospodine ministre, da trebamo da ponavljamo. Zato želim da iskoristim priliku da čestitam našoj naučnoj zajednici prijem u Evropsku organizaciju za nuklearna istraživanja, čime je Srbija postala 23. punopravna članica ove prestižne naučne organizacije. Ovo je svakako veliko priznanje za naše naučnike koji će imati mogućnost da pored podizanja kvaliteta naučnog istraživanja pristupe i najnovijoj naučnoj opremi. Jedinstvena Srbija smatra da će i članstvo u CERN-u uticati na sprečavanje odlaska mladih iz naše zemlje. Pored samih naučnika, i srpska privreda će imati korist od ovog članstva, jer će naše kompanije moći u većoj meri da učestvuju na tenderima koje raspisuje CERN i tako da se ravnopravno takmiče sa velikim i uspešnim svetskim kompanijama. Srbija, odnosno ova Vlada veliki akcenat stavlja na pomoć mladim naučnicima i sistemski podržava nauku, stvarajući bolje uslove koji će omogućiti našim mladima da ostanu u zemlji i svoj budući naučnoistraživački rad upravo sprovode na našim fakultetima i institutima. A i želja vašeg Ministarstva, gospodine Šarčeviću, je da se instituti bave poslovima važnim za državu i time doprinose boljitku i države i društva. Zahvaljujući predloženom zakonu predviđeno je i sigurno finansiranje za istraživače na fakultetima, u slučaju da ne dobiju zvanje naučnika saradnika, država će finansirati njihove doktorske studije u narednih pet godina. Za to vreme će se sigurno naći sistemsko rešenje za njih, a oni će u međuvremenu moći biti deo tima koji će ostvariti pravo na neki projekat. Inače, nedonošenjem ovog zakona, oni bi pred kraj godine ostali bez angažovanja. Jedinstvena Srbija smatra da ulaganje u obrazovanje i usavršavanje je temelj za izgradnju snažne i moderne Srbije, pri čemu je bitno da izgradimo sistem vrednosti koji će negovati društvo jednakih mogućnosti za sve. Pohvalno je, gospodine ministre, što Ministarstvo podržava uključivanje istraživača povratnika iz inostranstva na domaće projekte, ali vaše Ministarstvo radi na promociji znanja od najranijeg uzrasta učenika, približavajući nauku najmlađima. I vi ste prisustvom na istraživačkom seminaru „Naučni kontakt ili Igrom do nauke“, koji se održao u Kraljevu u prostorijama Dečijeg odmarališta Goč, u saradnji sa gradom i Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu, to i potvrdili. Ovaj seminar okupio je talentovane učenike osnovnih škola iz cele Srbije, koji pokazuju interesovanje za proširivanje znanja iz prirodnih nauka. Jedinstvena Srbija smatra da je ovakav pristup učenju veoma efikasan i da od najranijih uzrasta učenicima približava nauku. Ako je cilj da se naša zemlja razvija kao ekonomija zasnovana na znanju, onda kao društvo moramo težiti da stvorimo uslove koji će naučnicima i istraživačima omogućiti da svojim radom i znanjem učestvuju u stvaranju jake i moderne Srbije. Hvala, koleginice Jevđić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, danas je pred nama Predlog Zakona o nauci i istraživanjima o kome i ja želim da govorim, s obzirom da se istraživačkim radom bavim više od 40 godina. Predlogom ovog zakona nauka i istraživanja su prepoznati kao delatnosti od posebnog značaja za sveukupni razvoj Republike Srbije, kao društva koje je zasnovano na znanju. Razvijene zemlje sveta već dugo prepoznaju značaj nauke, inovacija za održiv ekonomski rast, pa zbog toga i investiraju značajna sredstva u tu oblast. Srbija ima značajan naučni i istraživački potencijal. U našoj zemlji ima više od 12 hiljada istraživača. Kao što smo čuli, Srbija je postala 23 punopravna članica prestižne Evropske organizacije za nuklearna istraživanja i uz Norvešku i Švajcarsku je jedina punopravna članica ove organizacije, a koja nije istovremeno i članica EU. Srpska nauka je prepoznata u svetu. Univerzitet u Beogradu je godinama pozicioniran na prestižnoj Šangajskoj listi, a od prošle godine na njoj se pozicionirao i Univerzitet u Novom Sadu, ali nažalost ukupna izdvajanja za nauku u 2017. godini su iznosila 0,9% BDP, mada ste vi, gospodine ministre, istakli da će ta ulaganja iznositi do 1,5% Takođe, orijentisanost naučnih istraživanja ka privredi je relativno niska, tako da u globalnom izveštaju o konkurentnosti i kvalitetu sadržaja univerziteta i privrede Srbija se nalazi na 79 mestu od 140 zemalja. U naučno-istraživačkim rezultatima dominiraju naučni radovi. Od ukupnog broja ostvarenih rezultata na naučno-istraživačkim projektima koji su finansirani iz budžeta u periodu od 2011. do 2015. godine, patenti i tehnička rešenja činila su samo 3,3%, dok je učešće naučnih radova bilo 88% Jedan od glavnih nedostataka je i transfer znanja iz univerzitetskih laboratorija do kompanija gde bi se ta znanja primenila. Potrebno je podsticati primenljiva istraživanja, a to znači podsticati i prelazak naučnika iz akademske sredine u privredu i obratno. Shodno strategiji naučno-tehnološkog razvoja Republike Srbije za period 2016. do 2020. godine, kao strateški cilj u oblasti nauke istraživanja i kao jedna od mera u podsticaju naučnih istraživanja u Republici Srbiji predstavlja i suštinska promena modela finansiranja naučno-istraživačke delatnosti, što je jedan od osnovnih razloga za donošenje novog zakona u oblasti nauke i istraživanja. Sličan model se inače primenjuje u mnogim razvijenim zemljama. Promena sistema finansiranja naučno-istraživačke delatnosti učinjena je sa ciljem da se sistem unapredi, da se obezbedi stabilno finansiranje i da se budžetska sredstva koriste na efikasan i optimalni način. Strategijom je predviđen razvoj modela finansiranja usklađen sa reformom istraživačkog sistema. Krajnji cilj reforme finansiranja naučno-istraživačke delatnosti je uspostavljanje uravnotežene kombinacije projektnog i institucionalnog finansiranja.

Predviđeno je i formiranje posebnog fonda za podsticaj istraživanja, odnosno projektno finansiranje sa ciljem da podstiče istraživanja kroz konkurse za finansiranje najboljih projekata. Nauka i istraživanja kao delatnost od opšteg interesa realizuju naučno-istraživačke organizacije kroz programe utvrđene ovim zakonom, kao i programe utvrđene zakonom kojim se uređuje rad Fonda za nauku Republike Srbije, čime se stvara osnov za kombinovani sistem finansiranja predviđen Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine. U obezbeđivanju kvaliteta naučno-istraživačkog rada i razvoja naučno-istraživačke delatnosti u Republici Srbiji staraju se Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj, Odbor za akreditaciju naučno-istraživačkih organizacija, Komisija za sticanje naučnih zvanja, matični naučni odbori, Zajednica instituta Srbije i ministarstvo. Značajna novina odnosi se na matične odbore, odnosno predviđeno je da se u njihovu nadležnost za sada stavi sprovođenje postupka za izbor u naučno zvanje – naučni saradnik, koje je najbrojnije, a to sve u cilju efikasnijeg sprovođenja ovog postupka. Takođe, zakonom je predviđeno da se radi odlučivanja o sticanju dva najviše naučna zvanja, viši naučni saradnik i naučni savetnik, obrazuje komisija za sticanje ovih naučnih zvanja. Primena zakona omogućiće bolju saradnju instituta i fakulteta, partnerstvo sa privrednom, drugim ministarstvima u realizaciji strateških ciljeva i međunarodnim organizacijama na realizaciji zajedničkih programa. Predlogom ovog zakona utvrđeno je da je Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj najviše stručno savetodavno telo u sistemu naučno-istraživačke delatnosti u Republici. Predviđene su nadležnosti Nacionalnog saveta, među kojima je i nova nadležnost, a to je da daje mišljenje na petogodišnji izveštaj naučno-istraživačkih organizacija o realizaciji programa institucionalnog finansiranja. Istovremeno, Nacionalni savet će u delu godišnjeg izveštaja o stanju u nauci za prethodnu godinu sa predlozima i sugestijama za narednu godinu obuhvatiti i rad Fonda za nauku. Radi obavljanja poslova vrednovanja kvaliteta efikasnosti naučno-istraživačkog rada, akreditacija naučno-istraživačkih organizacija obrazuje se Odbor za akreditaciju naučno-istraživačkih organizacija. Utvrđen je njihov sastav i njihova nadležnost. Novina u odnosu na prethodni zakon je da Odbor za akreditaciju sprovodi postupak akreditacije svake pete godine na zahtev naučno-istraživačke organizacije, što je redovni postupak, ili u kraćem roku, na zahtev Ministarstva, što je vanredni postupak. Redovni postupak za akreditaciju instituta od nacionalnog značaja sprovodi se svake desete godine. Istakla bih da se zakonom uređuje i pitanje svojinskih prava na rezultatima istraživanja, s tim što se u odnosu na prethodno zakonsko rešenje sada preciznije uređuju prava i obaveze kao i procedure u ovoj oblasti. Predviđa se da Ministarstvo vodi evidenciju naučno-istraživačkih organizacija koje ispunjavaju uslove za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti od opšte interesa, a u skladu sa ovim zakonom, odnosno da se formira registar naučno-istraživačkih organizacija, kao i da vodi evidenciju istraživača, odnosno formira se registar istraživača, kao i da obrazuje baze podataka u okviru realizacije programa utvrđenih ovim zakonom. Kao novina u odnosu na prethodno zakonsko rešenje, takođe, predviđeno je da registar sadrži podatke o naučno-istraživačkoj opremi naučno-istraživačkih organizacija. Pored zakonskih rešenja kojima se definiše koja lica se smatraju istraživačima, zvanja istraživača, sticanje zvanja, postupak izbora istraživača u naučna zvanja, postupak reizbora, kao i uslovi i postupak za oduzimanje zvanja, zakon predviđa donošenje kodeksa ponašanja u naučno-istraživačkom radu, kao i obrazovanje Odbora za etiku u nauci. Još jedna novina u odnosu na prethodno zakonsko rešenje je to da novim zakonskim odredbama istraživači mogu ostvariti pravo na nagrade, priznanja za izuzetna naučna dostignuća i životno delo u skladu sa aktom kojim se uređuje dodela nagrada i priznanja koju donosi ministar. Kao što sam već rekla, utvrđeno je institucionalno finansiranje akreditovanih instituta, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili SANU, i ono obuhvata sredstva za plate istraživača u naučno-istraživačkim zvanjima i sredstva za druge troškove naučno-istraživačkog rada. Definisano je koja se sredstva smatraju sopstvenim prihodima naučno-istraživačkim prihodima, naučno-istraživačkih organizacija i određuje namena tih sredstava za unapređenje delatnosti i podizanje kvaliteta rada. Navedeno zakonsko rešenje je prvi korak ka ujednačavanju regulisanja ove materije u odnosu na propise u visokom obrazovanju, a u kasnijim usaglašavanjima propisa sledi, svakako potpuno izjednačavanje statusa finansiranja rada zaposlenih na institutima i fakultetima u pogledu sopstvenih prihoda. Posebno bih istakla da značajno mesto u ovom zakonu zauzima i finansiranje institucija i projekata od posebnog nacionalnog značaja. Tako da je zakonom predviđeno finansiranje drugih programa od opšteg interesa, finansiranje institucija od nacionalnog značaja, kao što su Srpska akademija nauka i umetnosti, Matice srpske kao instituta, čiji je osnivač Srpska akademija nauka i umetnosti. S obzirom na sva ova predložena zakonska rešenja kojima se na bitan način poboljšava i bolje uređuje oblast nauke i istraživanja, poslanička grupa SPS će u danu za glasanje podržati predloženi zakon. Izvolite, kolega Zukorliću. Za ozbiljno bavljenje naukom potrebno je imati i znati upotrebiti nekoliko potencijala. Prvo, za nauku i naučna istraživanja uvek je potreban veoma ozbiljan budžet. On je svakako limitiran, pre svega, stvarnim privrednim i finansijskim kapacitetima jedne zemlje i s druge strane svešću struktura odlučivanja o važnosti nauke i naučnih istraživanja. U tom pogledu naša zemlja svakako se ne može takmičiti sa velikim svetskim silama i privredama, ali zato naša snaga i mogućnost leži u sledećim potencijalima, a to je pre svega potencijal ljudskog resursa, odnosno talenata među mladim ljudima. Zapravo, ono što imamo do sada od veoma značajnih rezultata i ono što pokazuju veoma ozbiljni podaci jeste da ova zemlja kao i zemlje šireg regiona raspolažu veoma ozbiljnim potencijalima među talentima, što, nažalost do sada takođe se potvrđuje i ostvaruje češće izvan naše zemlje, odnosno u razvijenim zemljama i dijaspori nego li ovde. Međutim, poslednjih godina primetno je povećanje interesovanja sa najviših nivoa vlasti i kroz određena ulaganja o kojima smo čuli pre svega u pogledu afirmacije mladih kadrova i talenata, odnosno davanje šansi tim kadrovima da dođu do izražaja. Treći, svakako, resurs jeste dobra organizacija kojoj je potreban dobar zakon, što zapravo i jeste namera i ovog zakona da da značajan doprinos u ovom smislu. Međutim, da bi organizacija bila jako dobro od izuzetne je važnosti da pored investicija u nauci, u metropoli, odnosno glavnom gradu i već postojećim centrima jako važno je opredeljenje da se ide i prema periferiji, odnosno da se u principu i po principu ravnomernog regionalnog razvoja da šansa svim delovima zemlje da mladi ljudi mogu imati priliku da iskažu svoje potencijale i svoje talente. U tom smislu želim dati snažnu podršku opredeljenju osnivanja naučno-tehnoloških parkova gde se otišlo prilično ozbiljno i ide se i dalje, kao što se želim zahvaliti i kolegi iz Novog Pazara koji je podržao našu ideju osnivanja naučno-tehnološkog parka na području Sandžaka, tačnije u Novom Pazaru. Veoma je važno da i u tom delu zemlje imamo jedan takav park gde će mladi i talentovani ljudi dobiti šansu da se iskažu i dokažu svoje mogućnosti. Veoma je važno da ta podrška dolazi od predstavnika i lokalne samouprave, čije će partnerstvo biti od izuzetne važnosti, a na ovu temu sam već imao i razgovor sa gospodinom ministrom pre nekoliko meseci i mislim da ćemo imati i volje i snage da sa ministrom i ministarstvom, lokalnom samoupravom u Novom Pazaru svi zajedno zapravo damo potreban doprinos i podršku da se jedan takav tehnološki park, naučno-tehnološki park instalira, uspostavi i osnuje u Novom Pazaru. Za pravu i punu dinamiku afirmacije nauke, pogotovo kod mladih ljudi i opšte kod istraživača od izuzetne važnosti je uspostaviti dobar sistem vrednovanja. Sistem vrednovanja je zapravo jedna od nedovoljno iskorišćenih energija za motivaciju, opšte istraživanja, a posebno mladih ljudi, jer, ukoliko dobijemo takav sistem valorizacije i vrednovanja, onda ćemo zasigurno doći i do onih talenata koji zapravo se nalaze u našoj blizini, ali koji možda nisu dovoljno motivisani i dovoljno pokrenuti. Znači, pored naučno-istraživačkih, tehnoloških parkova potrebno je, i verujem da će to ministarstvo imati u vidu zajedno sa naučno-istraživačkim ustanovama uspostaviti i određene premije, određene nagrade koje će biti važne talentovanim ljudima da zapravo ulože dodatni trudi i dodatnu energiju za ostvarivanje sebe, svojih ciljeva i svojih talenata. Reč ima Vesna Ivković. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege poslanici, u svetlu sveukupnog reformskog procesa ukazala se potreba reforme naučno-istraživačke delatnosti. Ovim zakonom se uređuje sistem nauke i istraživanja. Obrazovanje i nauka ne nude samo znanje iz različitih oblasti nego i priliku da steknemo iskustvo u onome što nas interesuje i da se na taj način izgradimo kao ličnosti. Obrazovanjem stičemo potrebne veštine za različite poslove, a naukom istražujemo i na taj način činimo svet boljim mestom za život. Sve pohvale Vladi Republike Srbije kao i vašem ministarstvu na trudu što su shvatili veliki značaj nauke i naučnih istraživanja i da pravnim uređenjem ove oblasti i većim ulaganjem u istu zadrži veliki potencijal Republike Srbije da ostane u zemlji i učini da i Republika Srbija bude bolje mesto za život. Republika Srbija ima značajni naučni i istraživački potencijal koji bi trebalo dalje razvijati i adekvatnije koristiti. To dokazuje i činjenica da su naši ljudi i oblasti nauke cenjeni u svetu. Ovaj potencijal može biti osnova daljeg ekonomskog i društvenog napretka zemlje. Zahvaljujući velikom angažovanju istraživačke zajednice nauka Republike Srbije se visoko pozicionirala na međunarodnim rang listama. Ključni cilj ovog zakona je stvaranje naučno-istraživačkog sektora koji svojom izvesnošću može biti ravnopravan partner u okviru evropskog istraživačkog prostora, a koji će pozitivno uticati na privredni rast Srbije, kao i društvenom i kulturnom napretku. Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine jasno naglašava da je nauka ključni faktor konkurentnosti i održivog razvoja. Naučni radovi se ocenjuju u odnosu na njihove efekte, na stvaranju novih znanja, ekonomski razvoj i rešavanje društvenih izazova. Visoko razvijene zemlje prilagodile su sistem upravljanja naukom i naučno-istraživačkim organizacijama, jer su prepoznale značaj nauke i inovacija za održiv ekonomski rast i investiraju značajna sredstva u ovu oblast. Ovim zakonom reguliše se i uređuje se sistem nauke i istraživanja u Republici Srbiji. Nauka i istraživanje zajedno sa visokim obrazovanjem je srž i osnov privrednog ukupnog društvenog razvoja. Cilj joj je sticanje novih znanja i primene istih u svim oblastima društvenog razvoja, stvaranje dodatne vrednosti za društvo, pri čemu se poštuju načela zaštite i prometa intelektualne svojine. Donošenjem ovog zakona reguliše se i menja model finansiranja naučno-istraživačke delatnosti sa ciljem da se sistem unapredi, obezbedi stabilno finansiranje i da se budžetska sredstva koriste na efikasan i optimalan način. Ovim zakonom osnažiće se institucija od nacionalnog značaja, stvoriće se mehanizmi za osnivanje novih institucija, efikasnije praćenje i ocena rada instituta i definiše se efikasniji sistem izbora u naučna zvanja. Primena zakona omogućiće bolju saradnju instituta i fakulteta, partnerstvo sa privredom i saradnja sa međunarodnim organizacijama na realizaciji zajedničkih programa. Unaprediće se kvalitet naučno-istraživačkog rada, kao i izgradnja i dalji razvoj inovativnog društva zasnovanog na znanju. Zakon definiše organizacije koje obavljaju naučno-istraživačku delatnost, institute, organe instituta, vođenje evidencije istraživača, prava i obaveze zaposlenih u institutu, finansiranje naučno-istraživačke delatnosti, nadzor i prelazne i završne odredbe. Potreba za reformama prepoznata je od strane kreatora javnih politika, kao i od strane naučno-istraživačke zajednice. Ovim zakonom šaljemo poruku mladima, naučnicima, istraživačima da zemlja misli na njih i stvara bolje uslove za život i rad.

Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice. Takođe, obaveštavam vas da ćemo napraviti pauzu. Sa radom nastavljamo u 15.00 časova. Hvala.